Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr životního prostředí Richard Brabec, kterému tímto uděluji slovo. Děkuji, pane předsedající. Předkládaný návrh zákona, takzvaný změnový zákon, zahrnuje změny celkem devíti zákonů, které bylo nutno upravit v souvislosti především s návrhem zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností, tedy ty zákony, které jsme teď právě projednávali v rámci druhého čtení. Nejvýznamnější změnou je tady nová úprava poplatků za komunální odpad a odstranění dosavadní dvoukolejnosti právní úpravy. Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán hospodářskému výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Prosím, aby se ujala slova zpravodajka výboru pro životní prostředí, paní poslankyně Marie Pěnčíková, informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Děkuji za slovo. Já také jenom velice stručně.

Po odůvodnění náměstkyně ministra životního prostředí Bereniky Peštové a zpravodajské zprávě poslankyně Marie Pěnčíkové a po rozpravě výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby návrh schválila ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Výbor pověřuje předsedkyni výboru, aby toto usnesení předložila předsedovi Poslanecké sněmovny. Zmocňuje zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podala zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona na schůzi výboru pro životní prostředí což teď činím. IV. Zmocňuje zpravodajku výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy. Děkuji vám, paní zpravodajko.

Prosím, máte slovo.

Hospodářský výbor schválil já jako poslanec na to mám trošku jiný názor, nicméně tady vystupuji v roli zpravodaje, takže pozměňující návrh máte popsaný v materiálu, který jste všichni obdrželi.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Děkuji, pane předsedající, za slovo.

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu; III. pověřuje předsedu výboru, aby usnesení zaslal předsedovi Poslanecké sněmovny.

Děkuji za slovo.

Podle současného nastavení snížených sazeb DPH vyplývajících ze zákona o dani z přidané hodnoty se uplatní první snížená sazba DPH, to znamená 15 %, na přípravu k likvidaci a k likvidaci komunálního odpadu. Návrh nového zákona o odpadech navíc pojem likvidace nezná. Proto navrhuji, aby se snížená sazba DPH týkala i materiálového využití odpadu, ne pouze jeho likvidace.